Pokud máte diskusi nad jinými tématy, zejména před řečnickým pultem, prosím v předsálí. Děkuji. Já děkuji. Jen bych chtěla připomenout, že tu existuje ombudsman pro zdraví, který se zabývá jak pacienty, tak zdravotníky, takže si myslím, že tomuto tématu se už někdo věnuje. Děkuji. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, také s faktickou poznámkou.

K panu místopředsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já mu rozhodně neberu právo na jeho názor. Určitě můžeme mít názory na fungování veřejného ochránce práv různé. Je potřeba si uvědomit, že pro řadu občanů této země je úřad veřejného ochránce práv tou poslední instancí, kde mají šanci se dobrat nějaké spravedlnosti. A jestliže tady bylo hovořeno o tom, že z těch více než 8 tisíc podání hodně z nich tvoří tzv. sociální agenda, tak přece tomu se nemůžeme divit. Lidé, kteří jsou v sociální nouzi, většinou nemají finanční prostředky na to, aby se obraceli na civilní soudy. Mně takhle chodí do poslanecké kanceláře celá řada občanů, kterým já potom radím, pokud nemají finance na civilní soudy, aby se obrátili na úřad veřejného ochránce práv. Takže co je na tom podivného?

Nicméně nekritizujme úřad jako celek. Podívejme se do té zprávy. Přečtěme si rozsah té agendy. A skutečně spíše přemýšlejme nad tím, jak případně kompetence tohoto úřadu změnit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému i za dodržení času k faktické poznámce. Já bych chtěl zareagovat na poznámku pana kolegy Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího. Já myslím, že ODS tady jasně prokazuje, že hájíme soukromé vlastnictví.

Nyní pan poslanec Plzák také s faktickou poznámkou. Velice krátce. Já mám opravdu faktickou poznámku. Statut veřejného ochránce práv je dán zákonem. Všichni ostatní ombudsmani přes dráhy, přes zdraví, železnici a já nevím jací, to nejsou ombudsmani. Děkuji.

Jenom rychle.

Na západ od nás mohou, paní předsedkyně mě upřesňuje, nicméně na západ od nás existují instituce, nebo je to přesně vymezeno, že se věnují problémům dětí, které mají tu potřebu se na veřejného ochránce práv pro děti obrátit. A já si myslím, že my bychom se měli posunout tímto směrem taky.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já vám děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Na druhou stranu nepovažuji za úplně šťastné a vhodné hovořit o zrušení kanceláře jako takové, zrušení celého úřadu. Buďme uvážlivější u budoucího výběru, protože to je věc, která nám přináleží. Ale s ohledem na aktivity a působnost veřejného ochránce práv považuji za nešťastné kvůli několika záležitostem rušit celý úřad nebo o tom vůbec vést diskuse.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Že to dělá ombudsman, to je možná dobré.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ještě jednou.

Ale k panu poslanci Zahradníkovi prostřednictvím pana předsedajícího.